Zastavme nekontrolovatelnou migraci a začněme budovat Evropskou unii jako společenství národních států. EU je pro nás především ekonomické společenství. Važme si jeho ekonomického prostoru a obchodních dohod, které vyjednává. To posílí Evropu a zvýší naši bezpečnost, kterou má zajišťovat NATO. Je naší povinností udělat všechny kroky pro zachování klidné Evropy pro všechny naše občany a především pro naše děti. To je náš prioritní úkol. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Schwarzenberg. Prosím, máte slovo.

Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, hlavní stanovisko Komunistické strany Čech a Moravy zde přednesl před několika málo chvílemi předseda ústředního výboru a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Mně dovolte, abych se v několika málo poznámkách poté, co bylo schváleno zkrácení řečnické doby, vyjádřil k onomu návrhu usnesení, který je plodem koaliční dohody, kde jsme již ráno na poradě grémia Sněmovny požádali o to, abychom mohli hlasovat o jednotlivých bodech zvlášť, protože jak již bylo předesláno, některé body z toho návrhu usnesení jsou nám sympatické, jiné jsou nám zásadně nesympatické. Dovolte mi nyní, abych se k jednotlivým bodům krátce vyjádřil.

Naopak. Podívejme se, jaká je dnes situace v Libyi, a to musel odejít Kaddáfí, protože se nelíbila jeho politika obchodu s ropou, samostatná politika.

Proto KSČM zásadně nepodpoří bod 1, ve kterém Sněmovna má ocenit kroky vlády ČR. Pokud jde o bod 3, my bychom samozřejmě rádi podpořili onen návrh, který vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že se Evropské unii ve spolupráci s dalšími zeměmi nedařilo migrační toky efektivně kontrolovat a zásadním způsobem omezit, a proto vítá pokroky při jednání s Tureckem, zejména dohodu o návratové politice. Jestli si, kolegyně a kolegové, vzpomenete, tak v počátku a řadu měsíců po počátku té migrační krize byla KSČM jediná, která tvrdila, že chybí v celé té záležitosti také řešení návratové politiky. Protože kdyby skutečně takové řešení bylo, tak už se alespoň první kroky rozumně realizovaly v míře, která odpovídá rozměru toho problému. Z toho důvodu my odmítáme ona jednání, která zatím proběhla s Tureckem, jako jednání, která nejsou až úplně účinná. Zúčastnil jsem se v počátku té krize návštěvy v Turecku. Volali jsme po tom, aby se Evropská unie a její orgány zodpovědně zabývaly tou situací.

No to je klasická salámová metoda, která jenom umožňuje, aby pořád, stále a stále další a další půlroky přicházely další a další žádosti o další a další navýšení. Jak tady bylo přede mnou řečeno, že to má jenom tři řešení: peníze, peníze, peníze. Ale to řešení zatím nevidíme. Žádná účinná metoda zastavení toho toku migrantů, i to, co říkala paní kolegyně z hnutí ANO, že jsou další možné příčiny rozhýbání migračních vln, tak nezaručuje to, že budemeli cpát do Turecka peníze, tak se přijme nějaké, teď už poté, co mléko je rozlito, nějaké rozumné řešení.

Bohužel jsme byli sami. I proto podporujeme i teď toto opatření.